Budeme pokračovat, a to další odmítnutou interpelací, tentokrát interpelací pana poslance Jana Farského ve věci rozhovoru v deníku Právo, sněmovní tisk 551. Interpelovaným ministrem je Andrej Babiš. Otevírám rozpravu a pan poslanec Jan Farský se do ní hlásí.

Právo na otázku, kolik je zlodějů ve Sněmovně, si sám odpověděl: Co vím, tak minimálně čtyři pět.